Dne 8. 11. 2012 byla usnesením vlády České republiky č. 804 schválena aktualizace Národního akčního plánu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů.

Pro Českou republiku byl Evropskou komisí stanoven minimálně 13 % podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie.

Dále v textu vládou schváleného dokumentu následuje výčet již zmíněných opatření.

V programu se však omezují možnosti dosažení stanovených cílů pro konvenční biopaliva a vytváří se tlak na využívání biopaliv s úsporou emisí skleníkových plynů vyšší než 50 % již od roku 2017.